Já bych chtěl ve faktické připomínce reagovat na vystoupení pana ministra kultury. Pokud bude postoj a vystoupení celé naší vlády stejné jako pana ministra kultury, tak se velmi obávám dalšího vývoje. To, co jsme slyšeli, byly jenom prázdné věty, fráze a floskule. Dům, střecha, zatéká, opravit. Na tom se shodneme, to je velmi jednoduché. Ale žádný recept nepřináší vláda jak. A nehledá vláda společnou národní pozici na rozdíl od nás.

A to jsou ty hrozné věty: Musíme být součástí tvrdého jádra! Máme dva pruhy dálnice a my musíme jezdit v tom rychlejším! Co to znamená?

Jiné státy jednají a prosazují své národní zájmy! A neříkejte, že ne. A je to logické, je to přirozené. My jsme z mého pohledu mimořádně pasivní.

Úplně zbytečné.

Zabývá se detaily a podstatné věci jí unikají. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

To znamená, národní pozice je zřejmě to, co by měla především dávat jako jednoznačné stanovisko vláda. A já myslím, že vláda je proevropská, domnívá se, že bychom měli zůstat součástí Evropské unie. A to, na čem není shoda, jsou některé parametry. Myslím si, že bude obtížné je najít v této politické situaci a rozložení politických sil.

Jsem přesvědčen, že bychom měli být aktivní.

A stejně tak se domnívám, že pro nás je pro všechny strategická záležitost, abychom se teď aktivně vložili do debat o tom, jakým způsobem bude Evropská unie reformovaná.

Je velmi důležité, abychom dokázali oslovovat i další země z našeho prostoru, především Rakousko, ale třeba i Slovinsko, abychom dokázali najít třeba i blokační minoritu tam, kde je to potřeba. To, co je velmi zásadní pro budoucnost Evropské unie, je určitě to, jak se budou dále dělit kompetence. Já jsem přesvědčen, a ono to tady zaznělo, že bychom třeba v té bezpečností, ale i fiskální oblasti měli daleko více kooperovat. Na druhé straně si myslím, že některé věci by se měly vrátit a vliv národních parlamentů by se měl zvýšit, a to je otázka především těch věcí, které se týkají hodnotových otázek a z nich vyplývajících potom i zákonných norem. Takže v tomhle směru, myslím si, bude vždycky obtížné definovat národní zájem, který bude mít obrovsky širokou, bezbřehou shodu napříč politickým spektrem. Ano, chceme být v Evropské unii, my jsme Evropská unie, máme vliv na její chod, musíme tam být aktivnější, musíme hledat spojence. A to, co je pro Českou republiku zásadní, abychom byli i nadále zemí, která je brána vážně. Protože dokud máme stejný hlas, jeden hlas v Radě, jako má Německo, tak je to pořád pro Českou republiku výhodné. Nyní ještě dvě faktické poznámky.

Kolegyně a kolegové.

Protože nejsme schopni najít na půdě Poslanecké sněmovny pro různost názorů jednotnou pozici České republiky, tak je důležitá pozice vlády. Můžeme se o tom bavit, ústavně to tak asi nepochybně je. Na druhé straně, zkuste si přestavit britský parlament a jeho zasedání, které by probíhalo v tom duchu, jako probíhá zasedání této naší Poslanecké sněmovny, kde by při otevření tématu naší pozice k budoucnosti evropské integrace byl nepřítomen premiér či premiérka. Je to vždycky ten britský parlamentarismus, kdy v takových chvílích ten premiér vášnivě obhajuje pozici své strany či své vlády, vášnivě se snaží získat pro tuto pozici podporu Poslanecké sněmovny, vášnivě se snaží najít tu jednotu a intenzivně se v tom angažuje. A je to právě tento model, který potom získává jakýsi vztah občanské veřejnosti, která k tomu může zaujmout pozitivní či negativní stanovisko, ale nemá dojem, že se to děje o ní bez ní. To je ta nejlepší cesta, jak loajalitu vůči Evropské unii u české veřejnosti ztratit.

Já bych chtěl také zareagovat na vystoupení pana vicepremiéra, který podle mě správně říkal, že se máme snažit hledat spojence ve V4. A já s tím souhlasím.

Nic! Mnohdy jsme se k tomu i přidávali ústy europoslanců konkrétních politických stran. A já to považuji za velkou zahraničněpolitickou chybu v této chvíli. A co je výsledkem?

Naše frakce byla proti. Já bych se chtěl zeptat křesťanských demokratů, sociálních demokratů a hnutí ANO, jak postupovaly jejich frakce. Já jsem už slyšel, že jejich poslanci nesouhlasí. Zda byli schopni tento názor prosadit? Nebyli schopni prosadit!

Jak to, že to připustili? A jste v těch frakcích, které mají většinu.

Děkuji za dodržení času.